Vážený pane poslanče, děkuji za tu otázku.

Uznávám, že ty nové ceníky problém jsou, ale neříkejme, že to je problém pro všechny. Nové ceníky se přece týkají nových klientů.

Tak všechny občany prosím, ať se podívají na Deštník proti drahotě a podívají se na to, co se týká přímo jich.

Až 7 miliard korun jde na podporu dětských skupin, 4 miliardy korun na zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun, 2 miliardy na zvýšení existenčního a životního minima a 2,5 miliardy na zvýšení příspěvku na bydlení a další prostředky jdou do dalších podpůrných programů. Tam je potřeba taky korektně říct, že se snažíme vytvořit i lepší podmínky pro občany, aby mohli ušetřit, aby mohli mít nižší spotřebu energií, což řada občanů o to má zájem. Proto jsme upravili Novou zelenou úsporám, upravili jsme podmínky pro získávání dotace tak, aby na to dosáhlo více občanů, i ti, kteří nemají větší množství vlastních prostředků, což byla předcházející podmínka. Takže i tady pomáháme občanům, aby měli sníženou spotřebu energie.

Doposud bylo na příspěvcích na bydlení podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplaceno přes 2,5 miliardy korun a to není málo. Z toho je vidět, že lidé tento příspěvek využívají. A výše toho příspěvku taky není úplně malá.

Tak to mně, prosím, neříkejte, že není podstatné.

Děkuji, pane premiére. Já se zeptám, jestli pan poslanec chce položit doplňující otázku? Vidím, že ano. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Německo snižuje u benzinu o 8 korun, u nafty je to zhruba o polovinu.

Děkuji a to byla doplňující otázka. Já bych mohl být velmi kritický a nedělám to. Pusťte si někdy interpelace pana předsedy Babiše z minulého volebního období a uvidíte, jak se ty interpelace liší. Lidé potřebují tu pomoc. Každý se nemá tak dobře jako třeba vy. Lidé potřebují pomoc a lidé ocení, že se vláda snaží a že vláda bojuje i proti cenám energií.

My jsme udělali spoustu kroků.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane předsedo vlády, již na začátku května proběhla tiskem zpráva, že majitel významné energetické skupiny Pavel Tykač nabídl vládě, že jí prodá levnější proud ze svých uhelných elektráren. Stát by tak mohl získat několik terawatthodin elektřiny za cenu, za kterou se prodávala před válkou na Ukrajině. Dle informací z mnoha médií, která tuto informaci uveřejnila, firma pana Tykače nabízí konkrétně až 3 terawatthodiny elektřiny za rok, což odpovídá roční spotřebě více než milionu domácností.

Jednalo by se o prodej elektřiny napřímo, tedy mimo burzu, což by znamenalo, jak jsem se dočetl, že by to byla elektřina bez emisních povolenek.